Žádné, prostě ty peníze tam na to nejsou, v těch příspěvkových organizacích, nemůžou být, s myslím si, že je to škoda. Chápu, že rozpočet je napjatý, ale pokud neopravíme Novou scénu Národního divadla, tak nám za chvíli spadne. To je realita, s těch projektů je mnoho a mnoho dalších. Já to považuji za velmi důležité, protože z toho vyplývá, co je prioritou v kultuře a co není.

Program péče o národní kulturní poklad a dědictví, program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, program ochrany a péče o kulturní statky, program na záchranu a obnovu kulturních památek, podpora rozvoje a obnovy materiálnětechnické základny regionálních kulturních zařízení. K tomu není co dodat.

Já tady křičet nechci, protože si myslím, že to sem nepatří.

Tak v dobrém.

Ten důvod je legitimní, navíc ty zvýšené výdaje skončily v příjmu státního hotelu. Takže tolik na vysvětlení, proč jsme .

V okamžiku, kdy přišly tyhle velké produkce, tak jste nezareagovali a je to vlastně nárokový systém doposud, to znamená, kdo splní formální podmínky, formální podmínky, tak má nárok. Takže těch 570 milionů pouze kryje staré dluhy a teď vytváříme systém, aby to nebyl nárokový systém, abychom realisticky pustili tolik peněz, kolik je potřeba, do toho systému.

A tak to bylo připraveno i na letošní rok.

Děkuji, pane ministře. Vidím, že z místa se v tuto chvíli s faktickou poznámkou hlásí paní Jaroslava Pokorná Jermanová. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu.